Je to sněmovní dokument 646.

Předložené usnesení uvede místopředseda rozpočtového výboru Miloš Nový, protože předseda rozpočtového výboru Josef Bernard se z dnešního jednání omluvil. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Kolegyně, kolegové, já vás požádám o ztišení. Prosím, můžete uvést bod. Děkuji za slovo.